A teď si dovolím opravit pár nepřesností, které tu by řečeny, naprosto technického charakteru. Kompenzační bonus je osvobozen od všech odvodů z pohledu ale samozřejmě tady je myšleno to, že není tady prominutí odvodů, tak jak bylo na jaře, protože prostě prominout odvody pro určité segmenty ekonomiky není možné.

Společníci s. r. o. platí jen zdravotní pojištění a důchodci podnikatelé neplatí žádné pojištění, ani sociální, ani zdravotní, takže jenom abychom to řekli naprosto přesně.

Je rozpočtově velmi zatěžující, je to 21 miliard z veřejných rozpočtů, takže i z rozpočtů krajů, měst a obcí, je to technicky neproveditelné.

Já jsem ve spojení, nebo mí kolegové, se Svazem měst a obcí, volali mně někteří hejtmani, prosili mě, abychom tam přepočet kompenzace na hlavu nedělali, udělali to na principu tak, jak je to v RUDu, ale navrhuji 80 %.

No samozřejmě, jsme v jakési situaci a jsou to přece i vaši občané, naši občané, to znamená, proč by se nemohl podílet, ať se podílíme všichni. Děkuju.

Druhá věc, vůči paní ministryni.

Není to tak. Děkuji.

Nyní tedy přistoupíme k hlasování podle paragrafu... Omlouvám se.

Prosím ještě moc o zvážení podpory senátní vratky.

O to vás velice žádám i jako dlouholetá starostka malé obce. Vím, o čem mluvím, a rozumíme argumentům paní ministryně.

Takže ještě jednou, moc se přimlouvám za vás za všechny, abyste senátní vratku podpořili. Děkuji vám. Děkuji. Omlouvá se pan poslanec Válek, pan poslanec Feri a pan poslanec Schwarzenberg tady na tuto část, kdy je plná sestava Poslanecké sněmovny.

A nyní tedy přistoupíme k hlasování podle § 97 odstavec 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.